Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové.

Když to zkrátím na minutu, tak by se to možná dalo projednat a ve finále i propustit do druhého čtení.

Vydržte, ať se pan poslanec může vyjádřit. Jedná se především o města a obce v rámci Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje nebo i dalších regionů. A opravdu jenom zkráceně.

To vše je podstatou tohoto návrhu. Myslím si, že tento návrh jsme koncipovali ve spolupráci se zástupci regionálních samospráv, obcí a měst, v rámci především Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Má ve svém návrhu určité pojistky, které řeší některé nepřiměřenosti. A já bych vás tímto chtěl velice požádat, abychom propustili tento návrh zákona do dalšího čtení, protože jsem připraven v rámci výboru pro sociální politiku, kam nesporně tento návrh zákona patří, diskutovat dále o tomto návrhu zákona ve výboru. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

O tom tedy můžeme hlasovat. Nicméně by to měly navrhnout buď dvě pětiny poslanců nebo zástupci dvou poslaneckých klubů, jestli se nemýlím. Za vás také, za hnutí ANO.

Návrh byl přijat.

Prosím, máte slovo. Omlouvám se.

Všechno potřebné tady k tomu řekl pan navrhovatel.

A jedná se například o to, že příjemci dávek hmotné nouze opakovaně páchají přestupky, s větší pravděpodobností po odnětí nároku na dávku budou přestupky páchat dál a možná i intenzivněji, což popírá preventivní působení takového opatření. Osoby ve výkonu trestu by se měly lépe než podmínečně odsouzení příjemci dávky, protože ve vězení se o ně postará stát. V návrhu chybí jasná kritéria pro přestupky, kterých by se po jejich opětovném páchání mělo odnětí dávek týkat.

To představuje... Já vás požádám o klid v jednacím sále, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. To představuje nejen zásadní legislativní změny, ale také nějakou zátěž pro rozpočet, protože rejstřík trestů není uzpůsoben tomu takovou službu zprostředkovávat. Tyto finanční dopady v návrhu zatím nejsou vyčísleny a chybí tam i další aspekty, například personální zatížení.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tato novela zákona o pomoci v hmotné nouzi se primárně týká omezení či vyloučení poskytování pomoci v hmotné nouzi. Každý takový krok samozřejmě vítáme. A proto jsme i my jako SPD před několika týdny podali vlastní novelu uvedeného zákona. Naše novela je mnohem komplexnější než předkládaný tisk.

Jde v něm o hlubší zpřísnění podmínek kontrolních a sankčních mechanismů, omezení zneužívání prostředků nepojistných sociálních dávek v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky se musí stát pouze mimořádným prostředkem pro situace, kdy si jejich příjemce z objektivních důvodů nemůže obstarat příjem vlastní prací či podnikáním. Zde jsou hlavní cíle námi předkládané novely. Podmínění vyplácení dávek zajištěním řádné docházky dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy. Chceme vyřadit z okruhu příjemců dávek osoby, které porušily režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.